Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Ještě se ujistím, zda je ještě nějaký návrh k pořadu této schůze? Já nejprve zagonguji, abych dala kolegům šanci přijít.

Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými registračními kartami.

Vy jste navrhla, aby u toho hlasování u těch bodů, které navrhl pan předseda Jakob, to bylo vnímáno jako protinávrh, čili pokud nebude námitek poprosím o ztišení, prosím, kolegyně, kolegové pokud nebude námitek, tak navrhuji proceduru, že tedy u těch bodů navržených panem kolegou Jakobem nejprve budeme hlasovat o pořadí navrženém vámi a potom případně... Děkuji.

Já tímto zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým předneseným návrhům. Jenom poprosím o opravdu pečlivé sledování navrhovatelů.

Jako první budeme hlasovat návrh pana poslance Andreje Babiše a ještě upozorním, že nejprve budeme hlasovat o návrhu nového bodu a po případném odsouhlasení by se hlasovalo o návrhu na pevné zařazení. Jak organizovaný zločin dosadil svého člověka za ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Bod také nebyl přijat. Ano? Prosím, pane poslanče.

Dobře, děkuji, pro stenozáznam.

Kdo je proti?

Zamítnuto.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? V hlasování číslo 9 přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 92. Nebyl přijat. Dále návrh pana poslance Tomia Okamury. Opět k hlasování?

Děkuji. Můžeme pokračovat. Návrh pana Tomia Okamury Vláda nepomáhá lidem se zdražováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Dále další návrh pana poslance Okamury Nárůst počtu nelegálních migrantů do České republiky. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?